Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ferance pod písmenem B5 a připomínám, že pokud bude přijat B5, je A13 nehlasovatelný, pokud přijat nebude, budeme hlasovat o A13. Pozměňovací návrh B5, je to vlastně zakotvení přímého přístupu k referenčním údajům ze základního registru obyvatel, základního registru jak právnických osob, fyzických osob podnikajících a orgánů veřejné moci a k údajům z agendových informačních systémů evidence obyvatel i informačního systému cizinců pro silniční správní úřady, Státní fond dopravní infrastruktury a pro provozovatele systému elektronického mýtného, které právě podle zákona o pozemních komunikacích vykonávají kompetence, k nímž je přístup nezbytný. Hospodářský výbor doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Připomínám, že tím pádem není hlasovatelné A13. Dalším pozměňovacím návrhem, který budeme hlasovat, je pozměňovací návrh pana poslance Sadovského pod písmenem C.

Pan ministr? Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Je zde žádost o kontrolu hlasování. Prosím, počkáme s dalším pozměňovacím návrhem.

Moc se omlouvám a zpochybňuji tímto hlasování. Děkuji. Ano, zpochybňujete hlasování proto, že výsledek na sjetině je jiný, než jak jste hlasoval. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Omlouvám se, je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, hlasování je neplatné, prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Tak, nyní jsme připraveni, budeme znovu hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Námitku jsme přijali. Budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 116 přihlášeno 171 poslanců, pro 95, proti 31. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Tak, dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Kolovratníka pod písmenem D1.

Hospodářský výbor doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím pádem připomínám, že jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmenem A4 až A9 a A14. Dále bychom se měli zabývat poslaneckým návrhem pana poslance Kolovratníka.

Hospodářský výbor nedoporučuje. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dámy a pánové, prosím o klid. Budeme pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích.

Hospodářský výbor je bez stanoviska. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 119 přihlášeno 174 poslanců, pro 67, proti 78. Návrh nebyl přijat. Protože návrh nebyl přijat, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Munzara pod písmenem E variantu dva.

Hospodářský výbor bez stanoviska. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?